Já opravdu nerozumím tomu, proč to vládní koalice dělá, že není ochotna vůbec diskutovat tady o této novele zákona o České televizi. Kladl jsem spoustu otázek, nedostal jsem vůbec žádné odpovědi jak od pana zpravodaje, tak ani od pana předkladatele Martina Baxy. A je to opravdu neuvěřitelné, že takhle vy fungujete, reagujete na to, když my chceme diskutovat tady o této záležitosti.

Že se snažíte umlčet nejen opozici, ale hlavně veškeré další názory, které tady skutečně ohledně této novely jsou. Já děkuji.